Takže byl přerušen v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/3.

V tuto chvíli je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

Včera z úst paní ministryně zaznělo, že Senát změnil pravidla hry během hry. Ale dle našich analýz, které máme, tomu tak není.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zkrátka a dobře, je to otázka dvou názorů a zde asi není možné tuto debatu vésti. Nicméně co je ale jasné, co nám paní ministryně včera řekla, že ta koncepce kompenzačního bonusu byla od počátku stejná a byla koncipována jako vratka z daně z příjmů fyzických osob. A toto sdělení je pro mě důležité, protože podle tohoto sdělení jste, paní ministryně, věděla, jaké výpadky tento kompenzační bonus a tato konstrukce bude pro obce a města znamenat, jak významný výpadek příjmů to bude.

Samozřejmě můžete argumentovat tím, že v důvodové zprávě byl vyčíslen dopad na veřejné rozpočty. Ano, ale pokud opozice podává nějaký návrh zákona, který by se týkal výpadků pro města, obce a kraje, tak ten návrh nám bývá vrácen, popřípadě kritizován, že tam nejsou konkrétně vyčísleny dopady na státní rozpočet, na obce a na kraje. A jak je možné, že tedy Ministerstvo financí uvádí v důvodové zprávě pouze dopady na veřejné rozpočty?